Děkuji. Ministerstvo? Děkuji.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Další návrh je E12, který je ovšem nadbytečný. Je to také poslanecký návrh pana poslance Blažka. Ministerstvo? Děkuji.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Ministerstvo? Děkuji.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

Děkuji.

Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

Děkuji. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

Děkuji.

Kdo je proti?

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím další návrhy.

Tyto návrhy garanční výbor doporučuje. Prosím ministerstvo. Děkuji.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím další návrhy.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Děkuji.

Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Garanční výbor doporučuje. Děkuji. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

V tomto případě garanční výbor doporučuje. Ministerstvo? Děkuji.

Kdo je proti?

Prosím další návrh. Děkuji, pane ministře, za pomoc. Jde o legislativně technickou úpravu vyčlenění přestupků do samostatné části u osob, které byly ad hoc ustanoveny.